Děkuji za slovo. Je to už podruhé tento týden, kdy řešíme problém, který se dotýká mého volebního kraje, Moravskoslezského kraje.

Já teď nechci hodnotit obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou, ale že z Číny hrozí nefér konkurence, je jasné. A naším zájmem musí být, aby Evropa na čínskou ocel, která má nefér podporu na rozdíl od našich podniků, byla uvalena vysoká cla.

Ale myslím si, že máme několik kroků, které vláda učinit může. Jsem rád, že vystupují vládní i opoziční poslanci. Toto není problém sporu mezi vládou a opozicí.

Od jakéhokoli zájemce.

A myslím si, že jsme schopni to zablokovat na úrovni premiérů.

Protože ten dopad by mohl být skutečně fatální. No, já si nejsem jistý. To je prostě realita svobodného obchodu.

Právě naopak.

Že on by sice chtěl, ale objektivní okolnosti jsou takové či onaké.

Pokud by ta firma neměla budoucnost, tak ty peníze by byly vyhozeny.

A je v našem zájmu, abychom byli schopni vyvážit jak podporu podnikání, tak stav životního prostředí.

A to je podle mě úkol pro vládu a říkám, vidím tady shodu mezi vládními a opozičními poslanci. A pokud vláda usoudí, buď paní ministryně, nebo premiér, že potřebují nějaké silné usnesení, silný mandát Poslanecké sněmovny, tak za občanské demokraty říkám, že jsme připraveni se k tomu přidat a takovým silným mandátem vládu České republiky vybavit. Děkuji, pane předsedo. Než mu dám ale slovo, tak konstatuji, že pan poslanec Zahradník bude hlasovat s náhradní kartou číslo 7 a že místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel se omlouvá do konce dnešního dopoledního jednání z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Protože jedna varianta je, že budeme přes vládu a přes Evropskou komisi tlačit na ty podmínky, tak jak tady říkal pan hejtman Vondrák prostřednictvím předsedajícího, ale je nutné si uvědomit, že podnikatelé se nechají tlačit jenom do nějaké míry.

Takže je jasné, že něco z těch čtyř zavře.

Takže vytvářet pouze tlak přes Evropskou komisi, to nemusí být zcela vždy efektivní, a jak říkám, ten tlak může být jenom do jisté míry. Já bych navrhoval dvě řešení. To, co říkal tady pan hejtman Vondrák prostřednictvím předsedajícího, a druhé řešení je, abychom jim nabídli vhodné podmínky, tak aby měli chuť tady zůstat. Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Nehovořím zde teď jako zpravodaj, ale dovolte mi také se zapojit ještě do diskuze. Já jsem úmyslně nežádal a na začátku jsem o tom hovořil, že si myslím , že usnesení, které bychom dneska měli přijmout, by něco ovlivnilo. Pokud by to nemělo být na žádost vlády, že opravdu vyžaduje jednohlasné jasné usnesení Sněmovny jako podporu neochoty Evropské komise s nimi jednat. Potom bych to vnímal, že je to potřeba.